Děkuji. Ještě chce někdo vystoupit? Ano, pan poslanec Dolínek. Máte slovo. Já děkuji za to zdůvodnění.

Ještě nějaký protinávrh? Tak budeme hlasovat. Dámy a pánové, prosím o klid, ať opravdu víte, o čem rozhodujeme, jak rozhodujeme.

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Elfmarka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat protinávrh pana poslance Dolínka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat návrh procedury, tak jak ji tady přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Budeme podle ni postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

K tomu stanovisko výboru zřejmě není. A pan ministr? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Hlasování číslo dvě návrh A1 až A6, A12 až A14 a A20 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrh schválený výborem pro životní prostředí.

Ano, ale stanovisko, prosím. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko? Výbor doporučuje.) Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Takže čtvrté hlasování. Stanovisko výboru: doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 55, přihlášeno 193 poslanců, pro 129, proti 22. Návrh byl přijat.

Budeme tedy teď hlasovat v hlasování číslo osm, a to je návrh A15. Stanovisko výboru je doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 56, přihlášeno 190 poslanců, pro 140, proti 37. Návrh byl přijat.

Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Nicméně hlásím se, protože v posledním hlasování jsem hlasoval proti, nicméně na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, protože to asi nemá význam v tom počtu, ale pro záznam. Rozumím, pane místopředsedo. Děkuji.

V hlasování číslo jedenáct C3 až C7 společně jedním hlasováním. Stanovisko výboru: nedoporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Hlasování číslo třináct návrhy C9 až C10 společně jedním hlasováním.

Stanovisko výboru: nedoporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?